Podrobnější odůvodnění odkazuji na uvedený tisk.

Opět v podrobnějším odůvodnění odkazuji na tento sněmovní tisk.

Já vám děkuji, pane zpravodaji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Hovorka.

Dobře, děkuji. Žádné další přihlášky do podrobné rozpravy neeviduji. Není tomu tak. Tím tedy končím podrobnou rozpravu. Nemají zájem.